S další faktickou poznámkou pan poslanec Benda. Prosím, pane poslanče.

Všichni se baví o vyšetřovací komisi. Já nevím proč. Proč se nebavíme o tom prvním bodu, kde mimochodem informaci vlády podává šéf České pošty.

Nezazněla tady žádná pochybnost o této informaci vlády. Co je účelem vyšetřovací komise, tak jak je zřízena. Mimochodem, zadání, které máme, jestli říká jednací řád, že obsahuje přesné určení věci, která má být vyšetřena, tak tvrdím, že návrh usnesení, který předkládá paní poslankyně Jermanová, není v souladu s jednacím řádem. Ale k tomu se dostaneme až v tom bodě druhém. Ale co je přece účelem?

Nemám žádnou další faktickou poznámku. Nyní s přednostním právem pan poslanec Laudát, po něm pan ministr Chovanec. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Já bych tu tedy chtěl slyšet informaci vlády České republiky o situaci kolem zakázek v České poště, státní podnik. Jestli mám brát to, co tady řekl pan generální ředitel, říkal, že zakázky mají přísnější pravidla, že jsou auditované. Pokud vy máte problém s nějakými zakázkami já říkám, Česká pošta není moje téma směrem do minulosti, tak co vám bránilo na vládě uložit ministrovi vnitra nebo kdo vlastně, já nevím, neznám tu strukturu, kdo jmenuje, ale zřejmě tím výkonným správcem je Ministerstvo vnitra , aby byl proveden audit, a přece oni jsou potom jako statutáři povinni dát příslušné podklady, pokud se domnívají, že byl porušen zákon, policii a ta má konat.

Mění se to v hrozně trapnou situaci. Pokud jde o to, co tu odcitoval pan Koníček, tak já nevím, jestli se týká to obvinění jedné z těch společností éry, kdy pan předseda klubu byl v Agrotecu, nebo ne.

A budete se divit, já nemám zájem a nepřeji nikomu, aby tuhle zemi řídili lidé v klíčových pozicích, kteří potom mají i jiné problémy a vlastně ani nemají jasnou budoucnost z hlediska trestněprávního.

A to tady nic nebylo. Pan Faltýnek tady mluvil o tom, že pošta je klíčová, teď mě neberte přesně za slovo, ne všechno jsem pochytil, a že nemůže být poškozována. No dnešním vystoupením a vůbec svoláním schůze v této podobě jste neuvěřitelným způsobem Českou poštu poškodili. Protože to je zpochybnění této instituce s tisíci zaměstnanci, jak tady padlo...

A vy zodpovídáte za deset milionů obyvatel této země, deset a půl.

Mohli jsme říkat, zpochybňovat to, nicméně prostě oni mají zákonné právo konat a konají i v těchto kauzách. Říkám, já vám nepřeju, že ta firma byla obviněna. Pokud ta situace je vážná, tak se domnívám, že by tady měl být i pan premiér, protože z hlediska politického bych se ho zeptal, jestli mu nevadí, že tedy má prvního místopředsedu vlády, který vlastní firmu, která je obviněna, a že ve statutárním orgánu té firmy seděl předseda druhého nejmocnějšího klubu a součásti vládní koalice. Jestli mu to nevadí, protože v minulosti za podstatně menší záležitosti jsme tady byli, nevím, jak bych to řekl slušně, popotahováni, a to byly nekonečné interpelace, vystoupení, zařazování mimořádných bodů, bylo to nekonečné, ale my jsme to akceptovali, protože to je součást politického boje. Nicméně to, co tady dnes předvádíte... Tak za prvé, obávám se, že zpochybňujete dobré jméno pošty. Za druhé, nás se pan předseda klubu ANO nemůže ptát, proč tedy byla svolána bezpečnostní rada. Já to nevím a nemůžete se ptát, aby tady byla pokládána otázka. To je přece věc vlády a doufám, že měla dobré důvody. Ale my se ani nesmíme dovědět, tak proč tyto otázky tady padají? A co vám brání, aby byly provedeny jakékoli audity směrem do minulosti, po kterou zákony předepisují, že jsou nějaké podklady, mají být prostě ukládány a k dispozici, pak jsou nějaké promlčecí doby nebo něco. Ale říkám, vy tu nebezpečně nahráváte tomu, že můžete být nařčeni z toho, že se chcete dostat k nějakým datům.

A skutečně řekněte tedy jedno.